Poštovane kolegice i kolege, dobar dan. Dakle, sada ćemo pristupiti glasovanju. Prvo ćemo dopuniti dnevni red, a onda glasovati o 15 točaka koje imamo. Kolegice Benčić izvolite prije nego što krenemo. Tražim stanku u ime kluba zeleno-lijevog bloka iz razloga što se želimo dodatno konzultirati oko Prijedloga izmjene i dopuna Zakona o koncesijama gdje su odbijeni od strane Vlade svi amandmani koje je predložila oporba, a neki od tih amandmana ključni su za parlamentarnu kontrolu nad strateškom zaštitom strateških interesa RH kao što su proglašenje strateškim interesom proizvodnje i distribucije električne energije iz obnovljivih izvora. Znamo zašto je to važno, imali smo aferu, raspravljamo još uvijek o njoj i vidimo koliko je važna parlamentarna kontrola i nad tom vrstom strateškog interesa. Drugo, vašim odbijanjem onemogućeno je Saboru da pristupi izmjeni ugovora o koncesiji i kada se radi o zaštiti gospodarskih interesa RH. Zašto se ne omogući izmjena ugovora od strane Sabora i da Sabor utvrdi da je narušen gospodarski interes RH, zna naravno samo HDZ vjerojatno zato što se gospodarski interes RH u HDZ-u prevodi sa financijski interes stranke ili njenih pojedinaca. Isto tako smo tražili da se ne može zasnovati založno pravo na koncesiju u korist financijskih institucija kada se radi o dobrima od posebnog interesa pod zaštitom RH kao što su poljoprivredno zemljište, luke, morska obala itd. i taj amandman je odbijen iz razloga što se ne želi dati mogućnost Parlamentu da taj dio kontrolira i da putem založnog prava financijske institucije dakle banke ne dolaze u višedesetljetni posjed najvrjednijih javnih dobara koje imamo poput poljoprivrednog zemljišta. Ako ne idemo prvo onako, inače vas molim da se javljate prije nego točke budu na dnevnom redu o kojoj se glasuje, dakle sada još uvijek imamo dopunu dnevnog reda i onda kreće glasovanje, tako oni koji će se javljati za stanku molim da se uvijek javljaju prije glasovanja o točci ili kad krene najava da ćemo glasovati o nekoj točci. Izvolite kolega Bačić. U ime Kluba zastupnika HDZ-a također tražim stanku od 10 minuta kako bismo još jednom unutar kluba, ali i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti jasno pokazali kako se zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o koncesiji na niti jedan način ne umanjuje značaj, važnost HS-a kada je u pitanju i kada se govori o strateškim interesima RH i u tom dijelu izmjena ugovora o koncesiji između davatelja koncesije i koncesionara. Naime, o tome je i predstavnik Vlade i tijekom rasprave i mi smo u ime kluba u nekoliko navrata tijekom same rasprave o zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o koncesiji to jasno naveli. Zakona o koncesiji i dalje i dalje ostaje pravo HS da intervenira uz ugovor o koncesiji onda kada ocijeni da bi se provedbom koncesije, obnašanjem gospodarske djelatnosti od strane koncesionara ugrozio nacionalni interes da HS može intervenirati. I druga stvar što je još važnija, a to je da se u svakom trenutku posebnim zakonom, zakonom lex specialis može intervenirati i propisati koji su to nacionalni interesi RH koji ne mogu biti predmetom koncesije ili koji se koncesijom ne mogu ograničavati na bilo koji način. Naime, Zakon o koncesijama je krovni zakon kojim se daju koncesije koncesionarima u RH, ali on definira 23 različita područja u Hrvatskoj i svaka od tih 23 područja se rješava posebnim zakonom, kao što koncesioniranja pomorskog dobra se regulira definiran Zakonom o pomorskom dobru, Zakon o poljoprivrednom zemljištu definiranje koncesioniranja poljoprivrednog zemljišta tim se zakonima [[Upadica predsjednik: Hvala vam kolega Bačić.]] propisuju sve one odredbe kojima se definira strateški interes RH.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o konačnosti namjere u platnim sustavima i sustavima za namjeru financijskih instrumenata, Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o doprinosu između Europske investicijske banke i RH vezano uz paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19, Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o jamstvu na prvi poziv između prvotnih jamaca i jamaca pristupnika koji pristupaju s vremena na vrijeme u europske investicijske banke, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, Prijedlog Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Izvješće o radu i poslovanju HRT-a za 2019. godinu, Izvješće o radu Upravnog vijeća HINA-e za 2019. godinu, Prijedlog zaključka o izvješću Vlade RH o radu Stožera civilne zaštite, Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2019. godinu i Prijedlog odluke o izmjeni odluke o proširenju jurisdikcije RH na Jadranskom moru. Prijedlog dopune dnevnog reda dostavljen vam je elektroničkim putem. Poslovnika određuje da se najprije odlučuje o prijedlogu da se pojedini zakon donese po hitnom postupku. Poslovnika određuje da se po hitnom postupku donose zakoni koji se usklađuju s dokumentima EU-e, ako to zatraži predlagatelj te se o njima ne glasuje. Sukladno čl. 206. st. 1. Poslovnika utvrđujem da su ovi zakonski prijedlozi uvršteni u dnevni red po hitnom postupku. Ima li tko od zastupnika primjedbu na primjenu hitnog postupka kod donošenje Zakona pod točkom 8. predložene dopune? To je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupka, prvo i drugo čitanje, predlagatelj je kolega Silvano Hrelja. Ima li primjedbi? Ako nema primjedbi, smatra se da je prihvaćen prijedlog za provođenje hitnog postupka sukladno čl. 205. Poslovnika. Kako sukladno čl. 225. st. 4. Poslovnika pisanih prigovora na preostale točke prijedloga dopune dnevnog reda nije bilo, utvrđujem da se sve predložene točke uvrštene u dnevni red 3. sjednice. Zakona o koncesijama. Izvolite, kolega Petrov. Poštovani predsjedniče Sabora. Tražim stanku u ime Kluba Mosta. Slušao sam pažljivo prijedlog novih tema i opet dok DORH po nečijem nalogu zabavlja javnost sočnim informacijama, tko je gdje koliko krao po Hrvatskoj, tko je sve bio u nekom klubu od nekog Kovačića, očito su bili svi predstavnici obje partije, dotle se određene bitne teme za Hrvatsku ne rješavaju, vidim, ponovo. I neću prestati na to upozoravati. Jedan od bitnih problema je onaj koji stoji već mjesecima, a to je onaj koji dijeli 50 tisuća studenata u Hrvatskoj. Njima će taj problem pokucati na vrata za 3 mjeseca. Dakle, gotovo 50 tisuća studenata u Hrvatskoj je upisivalo po tada važećem zakonu stručne studije i garantiralo im se zakonom, ne obećanjem, zakonom, njihova prava. Ustavni sud im je to srušio. Nemate pravo retrogradno poništavati nečija prava. Nečije obitelji su ulagale u njihovo obrazovanje. Ako ćete donositi zakone kakve ćete donositi i donosite ih, nek ustavni sudovi ruše što god hoće rušiti, ali nemaju pravo uništavati retrogradno određena prava ljudi koji su ulagali financijska sredstva u svoje obrazovanje. Njih trebate ispoštivati. Donosite odluku za one koji idu naknadno.

Znadete i sami da ova vaš zahtjev za stankom nije bio povezan sa točkom o kojoj ćemo sada glasovati. Ali dobro, idemo sada na glasovanje. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 16. Predlagatelj je Vlada RH, a rasprava je zaključena. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo, zastupnici Miro Bulj i Zvonimir Troskot, zastupnik Zvane Brumnić, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i zastupnik Darko Klasić. Pregled amandmana dostavljen vam je elektroničkim putem. O amandmanima smo se izjasnili ranije na sjednici pa ćemo sada glasovati o amandmanima koje predlagatelj ne prihvaća. Dakle, krećemo s glasovanjem, prvi je amandman zastupnika Darka Klasića. Vlada ga ne prihvaća, molim vas glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. 2. amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka Vlada ne prihvaća, molim glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Tko je za?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman br. 5, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada ne prihvaća pa moramo glasovati. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman br. 6, isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća, molim glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman br. 7, zastupnici Miro Bulj i Zvonimir Troskot, Vlada ga ne prihvaća, molim glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 8. zastupnik Darko Klasić, vlada ne prihvaća, molim glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan?

Odbora za zakonodavstvo je prihvaćen i postaje sastavni dio prijedloga zakona. 11. amandman je Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka vlada ne prihvaća, glasujmo. Tko je za?

Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka vlada ne prihvaća, molim glasujmo.

I tko je protiv?

Predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena.

Evo ja sam imao obavezu kao zastupnik da se javim i da progovorim o ovome slučaju gdje je kolega Ostojić podigao prijavu protiv našeg kolege. Govorite u ime kluba ili osobno?

Samo bih kazao da je razvidno da u ovome slučaju ono što je rekao premijer bivši Milanović i sadašnji predsjednik da institucije u RH poglavito ne funkcioniranju tj. da oni znadu kada se provode istrage DORH-a na koji način to funkcionira i da se utječe u biti na provođenje određenih istraga i da ministar unutarnjih poslova, tada je bio ministar unutrašnjih poslova tužitelj u ovome slučaju na Nikolu Grmoju Ranko Ostojić, a baš je premijer koji je bio tada premijer kada je Ranko Ostojić bio ministar unutrašnjih poslova, baš je on tada bio, a Milanovićeva izjava glasi da sve istrage, sve se prati, sve zna ministar unutarnjih poslova.

I to je taj slučaj u biti gdje je on tužio Nikolu Grmoju da on nije imao nikakvog utjecaja na praćenje rada Mosta tada kada je došao kada smo izabrani u Sabor u slučaju pregovora koji su se u to vrijeme vodili. U biti premijer Milanović sada predsjednik Republike potvrdio da je Ranko Ostojić sve znao u to vrijeme, sve da je znao kao ministar unutrašnjih poslova.

Još bi jednom ukazao na taj problem koji imamo u RH na nefunkcioniranje institucija i da mi saborski zastupnici moramo osnovati povjerenstvo da se vidi koliki je utjecaj politike u ovome slučaju je bio Ranko Ostojić, sada je kolega Božinović ministar unutrašnjih poslova i da vidimo koliki je utjecaj politike na istražne radnje državnoga odvjetništva koje moraju biti tajne i ostalih nadležnih institucija koje bi morale provoditi tajne istrage. Jer ovo nije mala stvar, kad kaže predsjednik RH da sve zna o istragama, da sve zna o istragama. Je, ali držimo se ove tužbe koju je podnio kolega Ostojić protiv kolege Grmoje i nemojmo sada zalaziti u ovo što je aktualna tema, a to je povjerenstvo, o tome možete govoriti sada u slobodnom govoru. Ja vas molim samo da se držite Poslovnika. Ja bi samo još jednom rekao da u Hrvatskoj nema, narod nema povjerenje u pravosudna tijela zbog ovoga, zbog izjava koje vanka izlaze da ljudi koji su na vrhu države znadu kako se istrage provode, a moramo se sjetiti kako je i premijer Plenković održao tiskovnu konferenciju sa, u slučaju dnevnica sa državnim odvjetnikom. Prema tome, u ovome trenutku pozivam vas saborski zastupnici da smo mi jedina brana ostali kako Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost da zaustavimo ovu krizu institucija i utjecaja politike na neovisna tijela u RH jer je Ranko Ostojić tada bio ministar kao što je sada Božinović. Hvala lijepo. Kolega Bačić, javljate se u ime kluba isto? Kolega Zurovec vi se pojedinačno javljate, kolega Hrebak isto, sad otvaramo raspravu očito. Molim vas da bilježite onda tko se prijavio. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dobro se zna da Klub HDZ-a ne raspravlja po izvješću Mandatno-imunitetnog povjerenstva kada se traži skidanje imuniteta zastupnicima po privatnoj tužbi. Moram reći da me je za ovo moje javljanje u ime kluba potaknuo kolega Bulj tim više što se u svom izlaganju nije osvrnuo na razloge zbog čega se ne skida imunitet kolegi Grmoji nego se referirao na potrebu da se u Hrvatskom saboru osnuje istražno povjerenstvo na temu kako bi se utvrdilo ima li izvršna vlast utjecaj na tijela progona u Hrvatskoj s jedne strane i s druge strane oko probijanja mjera koja se, a to ćemo vidjeti kako će elaborirati oporba u svom zahtjevu za istražno povjerenstvo, probijaju mjere od strane dok te mjere provode istražna tijela. No, ovdje sad moram reći da bi bilo dobro i da se nadam da će u tom prijedlogu o odluci oporbe biti i ova tema. Naime, mi danas ne skidamo imunitet kolegi Grmoji jer je u tom postupku tužbe prema kojoj ga tuži gospodin Ranko Ostojić naveo da ga je gospodin Grmoja klevetao jer da ima saznanja iz PNUSKOK-a, da je PNUSKOK nakon izbora obrađivao kolegu Božu Petrova. Pa prema tome mislim da bi bilo dobro da u tom aktu u kojega će oporba napraviti i odluku o osnivanju istražnog povjerenstva pridružiti Hrvatskom saboru da se ispita okolnosti kako je to kolega Grmoja imao saznanja iz službi da službe prije svega PNUSKOK ispituje odnosno propitkuje i prati, nadzire, obrađuje gospodina Božu Petrova. Bilo bi, nas interesira odakle takve informacije kolegi Grmoju, pa evo očekujem i predlažem da oporba u svojim pitanjima na koje treba odgovoriti povjerenstvu i istražiti, istraži kako je to i od koga dobio kolega Grmoja te informacije jer je on u javnosti tada prozvao tadašnjeg ministra unutarnjih poslova ministra gospodina Ranka Ostojića, da je prema njegovom nalogu PNUSKOK obrađivao kolegu Petrova, mislim da je to vrlo važno, možda već od tada počinje svojevrsno probijanje informacija pa ćemo, ja se nadam da ćemo i to odgovoriti kroz ovo istražno povjerenstvo koje će biti formirano ovdje u Hrvatskom saboru, ako se za osnivanje takvog povjerenstva budu stekli zakonski uvjeti s obzirom da je Članom 4. zakona [[Upadica: Kolega Bačić sada i vi ste počeli skretati s teme.]] ustavnim povjerenstvima jasno kazano da se povjerenstvo ne može, ne može baviti pitanjima za koji je pokrenut sudbeni postupak. Kolegice i kolege molim vas dakle da se držimo teme, a tema je ono što je izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva, nemojmo širiti temu imamo druge formate o čemu želi, o čemu pojedini zastupnici govore. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene kolegice i kolege zastupnici ne bi htio da se ovo shvati kao određena vrsta populizma međutim doista građani od nas očekuju snažene poruke. Ovo konkretno kolega Grmoja vezano za verbalno očito prepucavanje je zajedničko dakle gdje je gospodin Ranko Ostojić podnio dakle prijavu protiv njega, to je jedan segment i on se tzv. u narodu se uvriježilo verbalni delikt, ja ga ne bi zvao verbalnim deliktom, verbalni delikt na svu sreću smo izišli iz tih vremena kad je postojao verbalni delikt, ali da zauzmemo isto tako stav da pošaljemo snažnu poruku. Kažem ne želim biti populista međutim iskreno sa građanima u komunikaciji, građani su razočarani, građani su ti koji su poslali upravo nas saborske zastupnike ovdje u ovaj visoki dom da ih predstavljamo. Koju poruku mi šaljemo kada vidimo kakve se korupcijske afere događaju u kojima presumpcija nevinosti vrijedi, međutim u kojima se pojavljuju očito i neki naši kolege i kada se mi svi moramo ovdje sastajati da moramo imati 76 ruku da bismo nekom skinuli imunitet za teška korupcijska dijela. Ja sam svjestan toga da se treba ustav promijeniti i da se ustav, nije dobro da se ustav svako malo mijenja, al da nakon 25.g. saborski zastupnici koji su poslani ovdje u ovaj visoki dom od strane građana imaju takvu vrstu imuniteta da ih se ni za najteže korupcijske skandale moramo ovdje sastat da bismo im skinuli imunitet kako bi neovisno sudstvo moglo dalje procesuirati ta dijela. U smislu ovog verbalnog dijela neka to ostane, ali za ova najteža kaznena dijela mislim da bismo ipak trebali poslati snažnu poruku što je to moguće prije da se doista, ja osobno nemam potrebu da imam saborski imunitet i sram me je što imam saborski imunitet koji mi priječi, dakle da, da se bilo što dogodi, dakle da se mora skidati imunitet i da sam u tom segmentu na neki način privilegiraniji u odnosu na sve građane koji su nas ovdje birali. Što se tiče ovog dijela, tu ću bit vrlo kratak uvažavajući ovu činjenicu što je rekao i sam predsjednik sabora, nije ovo tema. Ali što se tiče saborskog povjerenstva apsolutno mi kao liberali smo za, nema se što skrivali i sam premijer je rekao da se nema što skrivati, da nije ništa znao i ja ću biti na toj strani jel smatram da apsolutno izvršna vlast ne može i ne smije znati ništa što se tiče izvida. To piše u našim zakonima i ne, skandalozno je kada čujem od nekih političara da tumače da zakoni su jedno, ali praksa je nešto drugo. Pa neće nam valja praksa uređivati zakone, neće nam valjda praksa određivati, imati prioritet u odnosu na zakone koji se donose u ovom visokom domu. Ajde molim vas, nemojmo zloupotrebljavati Poslovnik. Kolegice Orešković prvo, vas dvije ste iz kluba u sabornici, može biti samo jedna. Drugo, niste vi na redu sada … [[Upadica iz klupe se ne čuje]] Da, ali se u međuvremenu javio kolega Bauk za stanku, ja bi vas prozvao. Dakle, molim vas za strpljenje, molim vas da stavite masku i molim vas da jedna od dvije članice kluba napusti sabornicu. Izvolite kolega Bauk.

U ime Kluba SDP-a tražim stanku u trajanju koliko odobrite, ja predlažem 10 minuta kako bi se unutar kluba konzultirali na koji ćemo način sudjelovati u ovoj raspravi. Jedna rutinska rasprava o skidanju imuniteta zbog privatne tužbe koja inače na, obično na raspravi bude četvrtkom navečer, a u petak se samo glasa, pretvorit će se u ozbiljnu političku raspravu o krupnoj političkoj temi i najvećoj političkoj temi u Hrvatskoj, a to je neovisnost institucija, što nije uobičajeno za raspravu o skidanju imuniteta. Dakle, ovo nije suđenje Ranku Ostojiću nego je ovo rasprava o tome hoće li se postupak njih dvoje nastaviti za vrijeme trajanja Nikolinog mandata ili poslije, to je jedino o čemu mi tu raspravljamo. Ali rasprava je krenula malo u krivom smjeru i mi smo za nju spremni, al onda će se javit nas 10 i pričat ćemo o ovome što se dogodilo ovaj prošli tjedan. Prema tome, predsjedniče predlažem a) da prekinemo raspravu da se o ovome ili glasamo ili da se rasprava nastavi slijedeći tjedan ili ćemo o ovome raspravljati cijelo popodne, ali nećemo raspravljat o skidanju imuniteta nego ćemo raspravljati o onome što je cijelo vrijeme u fokusu hrvatske javnosti. Prema tome, ili postupimo rutinski za skidanje imuniteta po privatnoj tužbi kao dosad ili ćemo raspravljati o meritumu, al onda cijelo popodne. Zahvaljujem. Kolega Bauk, ja se slažem s onim što ste rekli. Dakle, ovo sada izlazi izvan okvira onoga što je predviđeno Poslovnikom. Dakle, ja ne mogu automatizmom zabraniti zastupnicima da govore, oni imaju pravo govoriti o ovoj temi, ali isto tako moja je obaveza da ih upozoravam. To sam činio u prva tri kluba koji su se javili, činit ću to i dalje. Dakle, pozivam vas da to ne činite jer ću biti primoran kontinuirano oduzimati riječ, davati opomene, što mi nije baš jako drago, ali takva su pravila igre. Dakle, imamo sada još nekoliko klubova i imamo pojedinačnih rasprava. Odobrit ću stanku, je. Nastavljamo u 13 sati i 10 minuta.

Ja samo upozoravam ako sad se to pretvori u raspravu o nekim drugim temama, a ne o onome što je meritum onda nećemo mi danas ni glasovati, pa ćemo ostaviti da se rasprava vodi do kad hoćete, da ako treba i do kasnih večernjih sati, ali ovo ću smatrati onda klasičnom zlouporabom i morat ću se isto tako i kao predsjedavajući na taj postaviti. Dakle, idemo redom, prva je poštovana kolegica Dalija Orešković, Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametno i GLAS-a. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Kolege i kolegice zastupnici, uvodno bi samo htjela napomenuti da bismo svi mi kao zastupnici trebali imati jednaka prava iznositi svoje argumente i očitovati se o onome što je na dnevnom redu neovisno o tome što su se u mandatima prethodnih saziva zastupnici starog kova navikli na to da se o određenim točkama dnevnog reda glasa po određenom defaultu i po određenoj navici. Što se tiče konkretne teme podržavam stav da se povodom privatnih tužbi zastupnicima ne skida imunitet zato što to uistinu može dovesti do zlouporaba i do toga da Hrvatski sabor kao zakonodavno tijelo ne može obavljati svoju temeljnu zadaću. Koliko mi je poznato kada imunitet skida povodom drugih kaznenih djela vidim da nije bilo zapreke da se taj imunitet skine brzo i učinkovito. Problem nije zapravo u samom institutu ovog imuniteta zastupnika kolega Hrebak, nego u onome što se događa nakon toga. Naša javnost debelo vidi da pravosuđe ne funkcionira, da kazneni postupci ne funkcioniraju. Kada gledamo što se ovih dana događa, a povezano je sa konkretnom temom dnevnog reda utoliko što je ova privatna tužba potaknuta očitovanjem o stanju naših institucija i o tome kako država u cjelini funkcionira. I o tome treba govoriti. Kolegice Glasovac, dakle odredba i piše na samoj prijavnici da se zastupnici moraju osobno prijaviti.

Ja ne znam jeste vi toga svjesni Ja ću sada ovako prekinut ću rad Hrvatskog sabora danas s obzirom da ovo nema nikakvoga smisla, završit će svoje izlaganje kolegica Dalija Orešković. Prekinut ćemo onda glasovanje i nastavit ćemo u srijedu. Imamo doduše još slobodni govor, to moramo odraditi, ali ovu točku ćemo završiti sa izlaganjem kolegice Orešković … [[Upadica: Ne razumije se.]] tako zato što, gledajte pa ne mogu ja ovaj u neredu koji se svjesno stvara, svjesno se stvara nered ja u takvim uvjetima ne mogu predsjedati. Dakle, ako nećemo biti kolegijalni i fer jedni prema drugima onda ne možemo ni raditi. Dakle, molim vas kolegice Glasovac da sjednete, jasna su pravila igre, važe za sve i molim vas da sjednete. Dozvolimo da nastavi kolegica Dalija Orešković sa svojim izlaganjem, ako se stvore uvjeti ponovo, a molim vas da mi u tome svi pomognete onda možemo nastaviti s radom. Kolegice Glasovac dobivate sada drugu opomenu, a ako ovako nastavite morat ću pa ne zamolit ću vas sami da napustite. Pa ovo je nevjerojatno da si ovo dozvoljavate, ja sam mislio, ja sam mislio da ste vi pristojna zastupnica, ali očito niste, ne niste. Pa kako ne razumijete da su pravila takva da zastupnik i zastupnica osobno predaje prijavnicu, vi predajte … [[Upadica: Ne razumije se.]] Kolegice Glasovac sada dobivate treću opomenu i više ne možete sudjelovati u raspravi. Izvolite, nastavite dalje kolegice Orešković.

Pa mislim da ću današnji dan zapamtiti za ostatak svog života, kao dan kada je nošenje papirića kojim se netko prijavljuje za raspravu u Hrvatskom saboru ili činjenica skida li se maska s lica 2 metra dalje ili za ovom govornicom postala važnija tema i veći problem pristojnosti i načina funkcioniranja institucija od činjenice da se država vodi iz jednog ilegalnog podruma. Od činjenice da se zakonodavna, izvršna i sudbena vlast sastaje u jednom tajnom klubu u kojem se jede, pije, prima mito, daje mito, ne plaćaju se računi, ali se brojač novca nalazi iza tezge, a mi pričamo o povjerenju građana u institucije. Pričamo o tome cure li informacije, pa možda i cure iz čiste frustracije što se nakon velikih kaznenih afera ne događa ništa. Je li to veći problem ili je problem zastoj informacija tamo gdje bi informacija trebalo biti. Nije li problem rad Sigurnosno obavještajne agencije? Što su mjesecima radili predsjednik države i predsjednik Vlada? Nije li vrijeme da svog šefa tajnih službi pozovu na red. Kolegice Orešković, ja vas molim ne držite se teme [[Upadica Orešković: Ovo je tema broj jedan.]] upravo se događa, samo malo vas molim, upravo se događa ono što sam najavio, ne poštujete Poslovnik. Dakle, kao predsjedavajući moja je obaveza da se držim Poslovnika, u Poslovniku u čl. 238. kaže „Zastupnik tijekom iznošenja rasprave ne smije“, ne smije „govoriti o temi koja nije predmet rasprave“ To se uporno sada ponavlja, to se radi namjerno, smišljeno zato što se na taj način pokušava skrenuti na sebe pozornost. Dakle, to ja kao predsjedavajući ne smijem dozvoliti jer mi tako piše u Poslovniku. I ja vas molim da to ne činite niti vi niti drugi zastupnice i zastupnici, već sam neke upozorio. Ako se to sada nastavi ja ću zaista morati prekinuti sjednicu jer ovo nema zaista nikakvog smisla i šaljemo jako lošu poruku. Građani sada misle da se mi sami ne držimo akata i opravdano misle koje smo sami donijeli, pa zašto bi onda i oni poštivali Ustav, zakone i sve ono što je nužno da bi funkcionirala pravna država. Dakle, molim vas držite se teme. Izvolite. Uistinu zašto bi se naši građani pridržavali zakona koji se piše u nisko profilnim klubovima. Ja ću sada završiti svoje izlaganje, a vjerujem da svi zastupnici koji su se prijavili za govor iza mene htjeli su reći o glavnom problemu i glavnoj temi koja ovih dana državu muči. Dakle, a propos ovog zadnjeg komentara, nakon ovoga što završimo postoji rasprava slobodna rasprava po klubovima i pojedinačno zastupnici, dakle svatko tko želi reći svoje mišljenje i o toj aktualnoj temi koja se tiče tog famoznog kluba, može to napraviti u raspravi od pet minuta koja je za to i osmišljena da bi zastupnici mogli komentirati aktualne teme. Dakle, molim vas još jednom sve koji govorite da se držite Poslovnika čl. 238. dakle, nikome nije uskraćeno pravo govoriti o čemu god hoće, ali ne može govoriti o čemu god hoće u trenutku kada je predviđeno o čemu se mora govoriti. Izvolite kolega Zekanović. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege. Prvo bih se ispričao gospodinu Bukarici jer sam zahvalio na kemijski kada sam ju posudio, ali niste me čuli, a niste migli vidjeti ni mimiku usta s obzirom da sam imao maskicu. Drugo bih iskoristio priliku, pitao bih predsjednika Sabora, poslao sam dopis osnovan, utemeljen znanstveno da ja ne trebam nositi maskicu, niste mi odgovorili pa

Dakle, danas govorimo o kolegi Nikoli Grmoji i ono što je praksa, a svi znamo da se imunitet ne skida kada je privatna tužba i naravno da ćemo tu zaštititi našeg kolegu u ovom slučaju, to je ono što je logično i to je ono što će inače svi kolege napraviti pa čak ja pretpostavljam i kolege iz SDP-a bez obzira što je njihov član, visokopozicionirani član i kolega tužitelj. I ovo je mjesto u kojem se iznosi politički stav o svim temama i o temi Nikole Grmoje, kolegi Ostojiću, ali teško je nekada ne povezati više tema koje su aktualne. Ali neću skrenuti s teme jer ovdje govorimo zapravo uvijek o nekakvim tužbama odnosno tuženicima i tužiteljima. Ja ću se ovdje složiti s kolegama da se na ovome mjestu, s ove govornice treba raspravljati o ključnoj temi, a to je politička odgovornost. Politička odgovornost koga? Andreja Plenkovića, pa nek me sada i prekine, Andreja Plenkovića. Za korupcijske afere koje potresaju hrvatsko društvo danima i danima, tjednima i tjednima. Zaboravljamo te afere, one se nižu jedna za drugom. Zaboravljamo Josipu Rimac, zaboravljamo Sanadera i mi jednostavno želimo sa ovoga mjesta govoriti o tim aferama, a nemamo mogućnost jer nema o tome rasprave. Kolega Zekanović, molim vas sada sam poduže govorio o tome što ne treba i ne smije se raditi sukladno čl. 238. vi to sada radite. Dovodite me u nemoguću situaciju, dakle ja vam ne mogu to dozvoliti jer kada bi to dozvolio onda bi svaka tema, pa bio to vodovod ili kanalizacija ili bilo što treće, moglo bi se iskoristiti ta tema da govorite onda i o ovome o čemu sada govorite. Dakle, tema je Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva, tema nisu aktualne afere. O aktualnim aferama možete govoriti kada završi ova točka u slobodnom govoru. Dakle, to je jedino pravilo koje postoji da se držimo teme, a slobodni govor je vrijeme u kojem možete govoriti što god želite. Dakle, iskoristite to pravo ja vas pozivam kada dođe slobodni govor, ali u ovome trenutku ja moram štititi Poslovnik. Evo poštovani predsjedniče Sabora neću više spominjati Andreja Plenkovića i aferu Janaf, čak zapravo neću više ni raspravljati, samo bi evo ipak ukazao na jednu malu sitnicu poslovničku, evo koristit ću priliku nemojte me opomenuti molim vas, kada je bio onaj najveći nalet korona krize, nas je u sabornici bili više, sada kada korona nije toliki bauk nas je u sabornici manje. Ja bih molio da malo prilagodimo i ove mjere da maka duplo više zastupnika može nazočiti sjednicama jer ovo stvarno onemogućava rad, znači onemoguće je jedan demokratski rad HS-a evo ja vas molim da o tome povedete računa i da nam omogućite da radimo, da nas bude u sabornici koliko je bilo i na početku korona krize, a bilo nas je više.

Izvolite kolega Bauk.

Klub zastupnika SDP-a dugi niz godina po pitanju izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva uz određene sitne izuzetke postupa na isti način kao i drugi klubovi u Hrvatskom saboru, a to je da glasa za skidanje imuniteta kad to zatraži DORH i da ne glasa za skidanje imuniteta kad to zatraže privatni tužitelji bez obzira da li je privatni tužitelj član naše stranke ili je onaj kojega tuži privatni tužitelj član naše stranke ili je čak član neke druge stranke. Smatram predsjedniče da ste napravili jedan propust za koji se nadam da je slučajan, a to je da ste ovu raspravu stavili petkom u praim timeu kako se kaže jer ćete se sigurno sjetiti da smo u prošlom sazivu skidanje imuniteta imali u Pernaru zbog grafita na trafostanici raspravljali 4 sata, zato što je to bila rasprava petkom. Zastupnici su malo motiviraniji raspravljati petkom u sred dana nego četvrtkom navečer. Pa recimo prošli četvrtak navečer smo raspravljali o skidanju imuniteta za troje zastupnika plus još dvoje pritvora i rasprava je trajala kratko. Svi su rekli što su imali nije bilo nekih pretjerano velikih ovaj potrebe za, za raspravom jer je

I meni je žao što kolega Bulj nije odolio sirenskom zovu da se javi za raspravu, a onda i kolega Bačić isto nije odolio sirenskom zovu da se javi za raspravu i svi smo znali kada se to godi da će ova rasprava trajati i da neće uopće biti rasprava o ovome o čemu je rasprava. Tako da nije dobar uvod u bilo kakvu vrstu o istražnom povjerenstvu jer se vidi kako će to otprilike izgledati, ali nema veze. A sada malo o meritumu. Dakle, ovdje se ne skida imunitet Ranku Ostojiću nego se skida, nego se rasprava o tome hoće li se skinuti imunitet Nikoli Grmoji zato što je Nikola Grmoja prije nekoliko godina nešto rekao o Ranku Ostojiću, a kolega Ostojić se smatra da je oklevetan i traži zaštitu na sudu. I jedan i drugi znaju da do tog procesa će doći kada završi mandat jednog dana Nikoli Grmoji, želim mu dugo zdravlje i dugu političku karijeru, možda to tad više neće ni biti aktualno ali kao što vidite te stvari su više-manje uvijek aktualne. Nakon nekoliko godina došli smo baš u temu koja je dnevno politička. Dakle, ako sam dobro razumio gospodina Bulja, tema je da je gospodin Grmoja rekao da je tadašnji ministar unutarnjih poslova nešto naložio PNUSKOK-u. Prošlo je nekoliko godina, on više nije ministar, a ni jedno državno tijelo nije istražio da li je on to naložio. Zašto? A ako nije naložio onda je bilo, bilo logičan odgovor da se ili to utvrdi, da se kolega Grmoja ispriča ili da to ima svoj sudski epilog. Ali nisam siguran da će to istraživati istražno povjerenstvo, jer ako je netko nešto naložio nezakonito taj je počinio nekakvo kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti, a to ne istražuje sabor, niti istražno povjerenstvo. To istražuje policija, državno odvjetništvo i na kraju ako se to dogodilo odlučuje sud. Ovo nije pitanje tko je šta znao, ovo je pitanje da li netko nešto naložio, da li je utjecao na pravosudni proces ili odnosno na istražni proces kad nije trebalo. A ako sam dobro shvatio tu bila insinuacija da se nekoga pratilo dok je trajao proces uspostave vlati 2015. godine, to je bila insinuacija. Da bili su kolege ih MOST-a malo paranoični tada, to se i ja sjećam stalno su govorili da ih netko prati ali ne mi. Prema tome, kolegice i kolege danas se neće glasati, danas će se malo raspravljati o institucijama. Naravno neće nas ova rasprava pokolebati da sad odstupimo sa onoga što, kao velika stranka, oni manji i noviji klubovi mogu malo biti lepršavi u tome pa reći trebamo svima ukinuti imunitet ili trebamo o svemu raspravljati ili, ali tako država ne može onda funkcionirati. Mislim da je način na koji smo dosada funkcionirali sa slučajevima iz MIP-a bio korektan, da nije bilo velikih izuzetaka jedino je 2011. mislim Želju Jovanoviću skinut imunitet jer rekao za HDZ ono što je rekao, al to poslije nije nastavljeno, to je bila jedina privatna tužba HDZ-a protiv jednog zastupnika kada je HDZ-ova većina skinula imunitet jednome zastupniku.

Možda se nekome i u ovome našem slučaju omakne koja riječ da insinuira i da optuži nekoga za zloupotrebu i nemojte se čuditi ako se neko ide braniti i to će isto biti na sudu. Nadam se samo da onda neće biti ovakvih rasprava koje će sada trajati. Prema tome, da se vratim na temu, predsjedniče hvala što me niste upozorili da sam izvan teme iako sam bio, ovoga Klub SDP-a će glasati za prijedlog Mandatno-imunitetnog povjerenstva da se ne skine imunitet kolegi Nikoli Grmoji i nastavit ćemo dakle suradnju za, sa ostalim oporbenim strankama oko osnivanja istražnog povjerenstva onda ćemo morat nastaviti suradnju i sa parlamentarnom većinom bez obzira što će možda u nekom trenutku naše oporbene kolege svoju oštricu usmjeriti i prema nama, ali nije da se nećemo braniti, a nije da nećemo ovoga i pitati, bili su i oni, ima su oni uostalom ministra unutarnjih poslova, gospodin Orepić je bio njihov član kad je bio ministar unutarnjih poslova i to za vrijeme dok je donošen zakon o Agrokoru.

Zahvaljujem. Dobro, sad imamo pojedinačne rasprave, znači imamo ih 10-tak. Neću dozvoliti, još jednom ponavljam da napuštamo temu koja je naša tema, a to je izvješće MIP-a, pa bih pozvao eventualno zastupnike i zastupnice koji će biti dobre volje da eventualno povuku svoje rasprave jer mislim da nema potrebe i slažem se s onim što je rekao kolega Bauk, mislim da je praksa dosadašnja bila korektna i ovu vrstu rasprave koristimo za potpuno nešto drugo. Izvolite kolega Zurovec. Ovo je bilo vrlo zanimljivo za…

Zahvaljujem predsjedniče. Ovo je bila jedna vrlo simpatična rasprava, no na koncu smo se možda čak maknuli od onog pravog merituma, od pravoga merituma. Naime, svi smo mi ovdje tu ljudi koji bi trebali odgovarati hrvatskome narodu. Ako mi odgovaramo hrvatskome narodu bez obzira dal su to privatne tužbe mislim da ne moramo se uopće bojati da nam se svima skine imunitet. Ako mi zaista radimo sve po savjesti, ako je to zaista ispravno, nemamo se čega bojati bez obzira o kojim pojedincima se radilo i bez obzira o kojim kaznenim dijelima ili tužbama se tu uopće radilo. A što se tiče same opasnosti od zatvora ili od pravosuđa, evo vam nekoliko podataka. Po neovisnosti pravosuđa mi smo na fantastičnom 126. mjestu od 141. zemlje, a učinkovitost pravnog okvira je, evo začuđujuće, 140. mjesto od 141. Kod nas doslovce vi se možete ušetati u Remetinec i vjerojatno će vas poslati ovaj van zato što ste nepoželjan gost, pa makar da ste kriminalac ili bilo što drugo, tako da smatram da to apsolutno nema uopće poante. A na koncu svega mislim da bi se svi zajednički trebali ponašati sa malo više uvažavanja međusobno, na koncu bez obzira da li se mi ideološki ili na bilo kojoj ekonomskoj temi slažemo ili ne slažemo, mislim da možemo i normalnije raspravljati nego što se to odvijalo u proteklih par mjeseci. Hvala. Prije kolege Bulja, kolega Škoro zatražio je stanku, izvolite. Saborski zastupnici Domovinskog pokreta došli su u ovaj visoki dom sa željom da uistinu doprinesemo i razvoju demokracije i kvalitetnoj raspravi. Žao nam je što je došlo do ovoga da jedna uistinu benigna stvar poput ove o kojoj smo trebali glasovati izazove ovoliku količinu rasprave. Tražim stanku u vremenu koje nam odobrite da se dodatno konzultiramo iz jednostavnog razloga što nismo bili pripremljeni na ovo, ali evidentno je da postoji određena količina frustracije i kod zastupnica i zastupnika, kao i u hrvatskoj javnosti, po određenim pitanjima, pa predlažem da vi kao predsjednik sabora sazovete možda predsjedništvo, pa da u nekom trenutku možemo raspravljati o tome treba li ovome dati više prostora.

Ta tema je bila već na saborskim sjednicama sigurno više 10-taka puta, a ovo što je izvan teme o tome možemo razgovarati, nema potrebe na predsjedništvu, postoji jasan način kako se o tim temama može razgovarati kroz osnivanje istražnog povjerenstva, kroz prijedlog klubova koji nakon onda 60 dana, ja ih moram staviti na dnevni red ako ima dovoljan broj zastupnika koji su potpisali, dakle sve forme već postoje u okviru Poslovnika. Tako da nastavljamo s radom, razumijem što ste htjeli reći, ali još jednom pozivam sve samo držimo se teme. Izvolite kolega Bulj.

Kolegice i kolege, kad sam govorio o ovoj temi gdje uglavnom svaki put se privatne tužbe odbace u HS, onda sam baš tio progovoriti ne ovo što kolega Bauk govori da se govori o SDP-ovim ministrima samo ili HDZ-ovim ili HNS-ovim, nego u dijelu gdje su svi sudjelovali, uopće nije bitno, ovdje je bitno nefunkcioniranje pravosudnih institucija koje moraju biti samostalne, koje moraju biti one institucije koje neće imati niko na nji utjecaj. I kontradiktornosti koje se javljaju u javnosti od dva ključna čovika u RH koji su odgovorni za tajne službe i za ministarstva koje su nadležni mi kao sabor onda trebamo raspravljat o tome, onda mi trebamo raspravljat bez obzira o kome se radi. Ja mislim, ja g. predsjedniče sabora, kolegice i kolege smatram da ove rasprave kad se potaknu bilo kakve tužbe, kad vidimo kako se u podrumima i klubovima dijeli novac i na koji način se ponašaju i kako je pola vlade, pola vlade, svi ministri su bili u klubu gdje se plaćalo našim novcima eskort … [[Govornik se ne razumije]] ove vlade sada tako da demantiram kolegu Bauka da ja nešto nekome pomažem, ne, nego institucije ne funkcioniraju. Nacionalna sigurnost i unutarnja politika ne funkcionira.

Hvala lijepo. O ovome vas pozivam da govorite u 5-minutnim slobodnim govorima. Idemo sada dalje, kolega Mišel Jakšić, izvolite. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege, dobar dan, lijep pozdrav svima, dakle prije svega i rasprava koja je nastala na ovoj po meni tehničkoj točci pokazuje koliko je trenutno dosta toga, ja ću se našaliti, divljega u zraku i koliko se postavlja pitanje kako će dalje funkcionirati i naš institucionalni okvir pa samim time se dovode i u pitanje određena prava koja su saborski zastupnici stekli samim ulaskom u Hrvatski sabor. Kao SDP-ovac mogu reći da smo se dogovorili i odmah ranije da ćemo podržati uzance ili pravila koja su postojala i ranije i zato mi je žao da smo došli do ove rasprave, ali očigledno da ono što zaokupljuje javnost ovih dana se uspjelo prevaliti i na ovu temu i na ovu raspravu. Mogu reći da i oporba komunicira oko potencijalnog istražnog povjerenstva da na nivou odbora i za pravosuđe i unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost komuniciramo i kao oporba i sa vladajućom većinom da vidimo što možemo zajedno napraviti i pokazati građanima da su nas birali ovdje da štitimo institucije ove zemlje i da konačno stvorimo jednu normalnu i pravnu RH, ali kao SDP-ovac koji je sad u prvom mandatu u saboru, koji je gradonačelnik u Koprivnici, ne mogu pristati na to da se tako paušalno proziva tko je bio ministar 2015., tko 2007., tko 2001. i mogu samo reći da, bez obzira što se sad radi o Grmoji i Ostojiću mi se čini da kolege iz MOST-a predvođene Buljem ipak malo peru savjest što su upravo oni bili ti koji su dizali ruke za vlade u kojima su bili i Josipa Rimac, pa i vlade koje su imenovale na funkcije Dragana Kovačevića. Idemo dalje. Kolega Hajduković, izvolite.

Dakle, ovo je da se tu, da nastavim tamo gdje je kolega Jakšić završio, dakle ovo je treba biti čisto tehnička točka. I ne postoje neki nepisana pravila, neka praksa koja je bila do sada. Dakle, DORH uvijek kada traži skidanje imuniteta smo bili za to, privatni tužitelj ne. Neki su ovdje rekli da ih je sram što imaju imunitet, neki su govorili da mi nismo odgovorni hrvatskim građanima, ali oni koji govore i iznose takve stavove i takve teze očito ne znaju što imunitet u praksi znači. Imunitet za izrečenu riječ vam upravo i garantira da bez straha ovdje u sabornici možete izreći svoje mišljenje, svoj stav, ono što građane tišti da bi baš na kraju dana se osigurala i vaša sloboda rada, da možete raditi ono za što su vas građani izabrali.

izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, pa nije sporno da će Klub SDP-a podržati prijedlog Mandatno-imunitetnog povjerenstva međutim kao što su rekli moje kolege Jakšić i Hajduković poanta je da poslije Ranka Ostojića je ministar bio i Vlaho Orepić, poslije Vlahe Orepića je bio i današnji aktualni ministar Davor Božinović i činjenica je da se stvari ne rješavaju. Problem je države da jednostavno sudstvo ne funkcionira, pravosuđe ne funkcionira i mi danas o jednom tehničkom pitanju gdje manje-više se 80% nas slaže da Mandatno-imunitetno povjerenstvo podržimo, da se ne skine imunitet Nikoli Grmoji mi smo se sad dohvatili onih ključnih tema osnivanja povjerenstva saborskog za slučaj curenja informacija. Znamo šta se dogodilo u slučaju Agrokor, prema tome činjenica je da sustav ne funkcionira. Mi ćemo sigurno na Odboru na unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Miro to bez da ti sad prozivaš kad ćemo to napravit, sazvat ćemo, ali je činjenica da oko jednoga tehničkoga pitanja smo došli do onoga što nas u suštini sve brine, a to je nefunkcioniranje pravne države, praktički smo već i zaboravili kad je kolega Ostojić bio ministar, a to je danas glavna tema, je li ministar naložio nekom PNUSKOK-u da prati Nikolu Grmoju u tranziciji, u tranziciji prelaska jedne političke opcije na vlast.